Ale proč zůstat jenom u usnesení?

Osobně si nicméně myslím, že to je ztráta času, že se máme zabývat současnými problémy a zákony pro budoucnost.

Jde o její stabilizaci, modernizaci a transformaci. Zkrátka a dobře, my chceme Českou poštu zachránit. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vyměnili jsme tedy bezpečný volební výsledek i za to, že zde budeme mít Českou poštu bez udržitelného řešení.

Proti některým formulacím na účet hnutí ANO bych se ale musela ohradit. Není pravda, že jsme k navrhovanému řešení kritičtí, a nemůžeme, protože už v roce 2019 náš předseda Andrej Babiš řekl, že udržování 3 200 poboček Pošty nemá ekonomické opodstatnění. Toto již říkal pan ministr Síkela.

Mimochodem banky dneska nabízejí i několik tisíc za to, že si u nich účet založíte.

Sami jsme je také propagovali.

Chápeme, že komunikovat tak citlivé téma je nevděčné, přesto znovu otevřeně přiznávám, že naše hnutí k této transformaci nemělo sílu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přestože zastávám roli stínové ministryně vnitra hnutí ANO, které je v opozici, vyzývám konstruktivně všechny, aby plán rušení poboček České pošty podpořili, protože je to krok správným směrem. Kdyby tento projev byl také dopis, možná by se mohlo připojit: Prosím vás, vyřešte i tu odkládanou penzijní reformu, kterou jsme sice měli v programu, ale nepovedla se dotáhnout. Třeba nakonec vaše Jana.

Děkuji, pane poslanče. To byl poslední přihlášený s přednostním právem.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.